Děkuji panu poslanci Okamurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Není nikdo takový, končím všeobecnou rozpravu. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane místopředsedo. V rozpravě vystoupil jeden diskutující.

Děkuji. Končím podrobnou rozpravu. Jestli se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se pana ministra na závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

Nemyslím si, že na této praxi je potřeba něco zásadního měnit. Otázkou je, že potom dejme tomu soudní proces nebo soudní přezkum v případě odebrání trvalého pobytu nebo v případě zákazu pobytu v obci trvá někdy až tři roky, takže tam je potom možná potřeba hledat nějaké legislativní nástroje, aby tato možnost, kterou by český stát měl mít, byla jednodušeji aplikovatelná a byla jednodušší, co se času týče. O všech případných legislativních návrzích vlády, které by se této věci týkaly, jsem připraven Sněmovnu zpravit dejme tomu v rámci interpelace nebo v rámci nějaké poziční zprávy. Děkuji. Přestože rozprava byla ukončena, tak s přednostním právem pan předseda Okamura. Prosím, pane předsedo. Děkuji za odpověď.

To znamená, já to řeknu na rovinu.

Proto já bych skutečně, říkám na rovinu, byl rád, aby Česká republika postupovala tímto způsobem, protože jestli máme společný cíl ochránit naše občany, občany České republiky, kteří jsou mimochodem i našimi voliči na rozdíl od těch ostatních, tak proto se na to ptám a ptám se, jaká je v tomto ohledu politika České republiky, vlády a pana ministra, zdali je vůle směřovat to k tomu, aby se skutečně ukončovaly pobyty cizím státním příslušníkům, kteří tady nedodržují naše pravidla.

To opravdu nemá s demokracií nic společného.

Proto o tom hovořím. Děkuji panu poslanci Okamurovi. Skončili jsme podrobnou rozpravu, budeme tedy hlasovat o usnesení, tak jak jej navrhl pan zpravodaj pan poslanec Václav Klučka.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a předávám řízení schůze.